Jako základní problém z hlediska medicínského je v současnosti spatřována stanovená délka pobytu u jednotlivých diagnóz. Vyhláška z roku 2012 sjednotila délku pobytu na 21 dnů s možností prodloužení. Praxe ukázala, že tato možnost prodloužení není využívána tak, jak by bylo žádoucí, a mnohdy jsou pacienti z lázní propuštěni bez dostatečného zlepšení jejich zdravotního stavu. Návrh tedy u vybraných indikací stanovuje délku pobytu lázeňské léčebné péče opět na 28 dní.

Dále je rozšířena možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů, a to zejména u dětí a dorostu, u nichž je stávající vyhláškou tato možnost omezena.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh zlepšuje přístup pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči a zároveň je v souladu se závěry zmíněného nálezu Ústavního soudu. Proto věřím, že jej podpoříte také v následném legislativním procesu. Děkuji za pozornost a za podporu. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako tisk 307/1.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro zdravotnictví, které se týká předloženého návrhu zákona, tak jak tady přednesl pan ministr zdravotnictví.

Projednal ho a doporučil ke schválení Poslanecké sněmovně tak, jak jste si to i v našem usnesení přečetli. Projednal i některé pozměňovací návrhy, takže doporučuje, aby byl přijat ve smyslu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu. Po něm pan poslanec Hovorka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Při projednávání ve výboru pro zdravotnictví byl poměrně narychlo předložen pozměňovací návrh, který prošel, ale později se ukázalo, že tento návrh, který se týká zařazení dezinfekčních prostředků pro diabetiky do úhrad veřejného zdravotního pojištění, má jisté problémy, a to jak finanční, tak legislativní. Ten legislativní problém je v tom, že dezinfekční prostředky jsou vedeny v našem zákonodárství jako léčiva, zatímco pozměňovací návrh navrhuje, aby byly zařazeny a vloženy do úhrad z veřejného zdravotního pojištění jakožto zdravotnické prostředky. Druhý problém, finanční, je, že finanční limitace, která byla v pozměňovacím návrhu navržena, se týká dávek pro jednu dezinfekci, což není parametr, který by byl řádně definován, a je zvykem limitace úhrady dělat pomocí objemu příslušného léčiva v takovémto případě a času, po který ten objem je aplikován. Já tedy navrhuji, abychom nepřijímali pozměňovací návrh, přestože byl prodiskutován a přijat na zdravotnickém výboru. Ale v případě, že by tady byla vůle přes všechny výhrady pozměňovací návrh přijmout, tak jsem si dovolil předložit pozměňovací návrh k předchozímu pozměňovacímu návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Ten pozměňovací návrh má dva hlavní aspekty.

A dále návrh rozšiřuje to, aby mohly být hrazeny jakékoli dezinfekční prostředky, které odpovídají dané potřebě, a nikoliv jenom prostředky ve formě spreje, kde hrozí určitý firemní vliv, který by se mohl uplatňovat právě v téhle zvláštní situaci, když to je deklarováno celkem nesprávně jako zdravotnický prostředek. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji za slovo.